Jak už jsem řekla, upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, nastane v životě poslance chvíle, kdy přijde na řadu i jeho poslanecký návrh. Než přejdu k samotnému zákonu, rád bych se krátce vyjádřil. Nemám přílišnou ambici, že bychom dnešního dne projednali tento zákon v režimu § 90 odst. 2, jednak z časových důvodů, jednak pro vysvětlení: K tomu samotnému návrhu, proč postupovat podle § 90, mě vedla myšlenka, že celospolečenská diskuse na toto téma je natolik letitá, natolik košatá, každý z nás se s ní potká, předpokládám, že každý z nás se někdy do restaurace šel najíst nebo posedět s přáteli, takže se s problematikou kouření setkal a určitě o ní diskutoval.

Nebyl jsem si ještě vědom důležitosti a prospěšnosti této diskuse, takže případně i s pokorou přijmu standardní legislativní proces. Samozřejmě druhým motivem, proč jsem navrhl § 90, je dlouhodobě avizovaný vládní návrh, který by tuto problematiku také zpracovával. Nicméně vládní návrh doposud na světě není, není ani předložen Poslanecké sněmovně... ... a navíc se věnuje tematice, která je výrazně širší a která obsahuje mnoho kontroverzních témat.

V této zemi skutečně 18 tisíc lidí ročně umírá v důsledku nemocí způsobených kouřením. Já jsem přitom v původním návrhu vycházel i ze své osobní zkušenosti, kdy kromě těchto zásadních dat a zásadního boje proti kouření mi šlo také opravdu i o to, abych se jako nekuřák a návštěvník restaurací nemusel po každé návštěvě kompletně převlékat do jiného oblečení. Tato úprava platí v mnoha zemích Evropské unie. Když se podíváte na přehled a studie, zjistíte, že jsme jedinou zemí v rámci Evropy, která žádným adekvátním způsobem nemá tuto problematiku řešenu, ať už úplnou restrikcí, nebo třeba i částečnou restrikcí. Já se závistí hledím k zahraničním příkladům, kdy skutečně zavedli takřka přes noc zákaz kouření. V dlouhodobém hledisku dokonce došlo ke zvýšení tržeb restauratérů. To znamená, nepotvrdily se ani ty katastrofické scénáře, že některé restaurace, zvlášť třeba na malých obcích, budou muset zavírat. Nestalo se tak. Z tohoto důvodu si myslím, že tento zákon by měl být jasným impulzem naší zemi, že to skutečně s tím bojem proti kouření v naší zemi myslíme vážně, že jsme si vědomi toho, že kouření v restauracích je významným faktorem toho, že kouří hlavně mladí lidé, kteří začínají. A máme o tom doklady, že v restauracích začínají kouřit. I kdyby to mělo být marginální malé procento, stojí za to do této úpravy jít a nepodlehnout tlakům různých uskupení, ať už tabákových, nebo restauračních lobby. Nebudu se pouštět do hluboké zdravotnické diskuse.

Předpokládám reakci opozičních kolegů na tento návrh. Jenom poprosím ty, kteří už se s touto problematikou setkali, o podporu tohoto návrhu, o to, aby hlasovali v prvém čtení, aby nedošlo třeba k zamítnutí této normy z nějakých malicherných důvodů a abychom se této problematice nadále v Poslanecké sněmovně věnovali. Chtěla jsem se zeptat, jestli nepustíme zpravodaje, abychom to úvodní Chcete hovořit, tak prosím.

Já si také myslím, že by bylo dobré se o tom bavit podrobněji, ne v jednom čtení. Z tohoto důvodu si jménem dvou poslaneckých klubů, sociální demokracie a KSČM, dovoluji dát veto proti projednávání podle § 90 odst. Ano, děkuji. Budeme pokračovat standardním způsobem. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, a to výboru pro zdravotnictví pan poslanec Jaroslav Krákora. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené dámy, pánové, poslankyně, poslanci, já myslím, že o boji proti kouření a kouření už bylo řečeno tolik. Já mám zpravodajskou zprávu asi na tři stránky. Myslím, že to nemá význam tady číst.

Děkuji panu zpravodaji. Dále prosím zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Štěpána Stupčuka, aby se ujal slova.

Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, věcná podstata návrhu je zřejmá. Přijetím tohoto zákona bychom napříště již neumožnili smíšené provozy tak, aby se v některých vymezených částech mohlo kouřit a v jiných nemohlo. Já pouze legislativně technicky k tomuto návrhu.

Dosavadní aplikační praxe právě poukazuje na to, že toto je často otázka určitých interpretačních diskrepancí. Z textu samotného návrhu zákona není také zřejmé, zda se vztahuje pouze na tabákové výrobky, nebo taktéž zahrnuje i používání elektronických cigaret.